Kde jsme to ztratili?

Ale ten bohužel nebyl přijat.

Chápu ten účel, k čemu to bylo myšleno, k oddělení komunálního odpadu v jednotlivých obcích, ale takto ten pozměňovací návrh být napsaný nemůže. A další, aby obec určovala jednoho přepravce.

To bylo za mě. A doufám, že při třetím čtení některé nesmyslné návrhy opravdu podpořeny nebudou. Děkuji. Děkuji.

Jenom tři poznámky, co jsem si tady dal. V prvé řadě, co se týče ZEVA, já jsem ve své řeči ani jednou neřekl, že nebudou a neměly by vznikat spalovny. Deset spaloven, které mají údajně nachystané projekty, 2 miliony tun odpadu ročně.

Těch názorů tam bylo povícero a v podstatě to, k čemu se přiklonit a k čemu se asi i přiklonilo Ministerstvo životního prostředí, je zřejmě založeno na nějakém politickém rozhodnutí, když to tak řeknu.

A ti mně dali k jednotlivým pozměňovacím návrhům svá stanoviska. A zase to, který pozměňovací návrh jsem podal, je čistě politické rozhodnutí. Děkuji. A z místa se mi ještě hlásila do rozpravy paní poslankyně Pekarová. Prosím. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom velice stručně si dovolím také okomentovat jeden z předkládaných pozměňovacích návrhů, který spolu s kolegy předkládáme.

Jedná se tedy o ten, který řeší skládkování.

Zejména není dost dobře možné vybudovat kapacity pro energetické využívání směsných komunálních odpadů. Není však důvod oddalovat zákaz skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů.

Část odpadu, která na skládkách skončí jako upravený odpad, bude mít dvacetinásobně nižší toxicitu oproti neupravenému směsnému komunálnímu odpadu.

Já se tímto hlásím tedy i do podrobné rozpravy. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji.

Není tomu tak. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Je zde devět přihlášek. Jako první paní poslankyně Krutáková.